Hezký podvečer, kolegyně, kolegové.

Zároveň říkám a je potřeba sdělit to, že toto řešení je také v souladu se zákonem o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.

Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, chtěl bych poděkovat paní ministryni, že tady vydržela sedět s námi od těch nějakých tří hodin, myslím, že ty rodiny, rodiče, děti si to zaslouží. Ale chtěl bych také připomenout, že to všechno jsou zákony, které jsou z její gesce, a jsou to vládní tisky, případně poslanecké tisky, které reagují na to, že ona nebyla schopna nalézt například vládní konsenzus a projednat tady za čtyři roky novelu zákona o sociálních službách. Takže je dobře, že tady jsme, a prosím, vydržme to. Já bych si dovolil tady odůvodnit pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v rámci podrobné rozpravy a který se týká zásadnější pomoci a podpory pro vícečetné rodiny. Novelou zákona je tato hranice stanovena na 3,7desetinásobku životního minima rodiny. V rámci rodiny tedy první posuzovaná osoba se započítává částkou 3 550 korun, druhá, další společná posuzovaná osoba částkou 3 200 korun.

Je tedy vidět, že jednotlivé rodiny mají jinou hranici, při které je jim vyplácen přídavek na dítě, nejen na základě svého příjmu, ale i na základě svého složení. Při přijetí novely zákona by čtyřčlenná rodina skládající se ze dvou dospělých a dvou dětí ve věku 4 a 6 let měla hranici příjmu na výplatu přídavku na dítě ve výši 41 218 korun.

Původně by tedy rodina měla nárok na přídavek na dítě, pokud na jednoho jejího člena by připadal příjem 10 304,50 koruny.

Růst koeficientu podpoří výrazněji vícečlenné rodiny než výpočet životního minima rodiny, jelikož ten především v kategorii nejmladších dětí roste o velmi nízkou částku a nyní by více zohledňoval růst nákladů ve vícečlenných rodinách. Vícečlenné rodiny by tedy nebyly postihovány za svou početnost a dávka by následně lépe naplnila účel dávky přídavek na dítě a podporovala by zlepšení životní úrovně rodin s dětmi. K návrhu se poté přihlásím v podrobné rozpravě a předem děkuji za jeho podporu.

Navrhovaná právní úprava podporuje demografické potřeby státu.

Navrhovaná právní úprava přináší jednoduchou, srozumitelnou a přesně zaměřenou pomoc ekonomicky aktivním rodinám, kterým nevyčerpaná částka může v důsledku početí dalšího dítěte významně pomoci.

Já bych rád tady přednesl dva pozměňovací návrhy.

To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Není tomu tak.